Takže to jenom avizuji, že tady určitá míra shody na některých bodech také je a že jsme se snažili k tomu přistoupit zodpovědně.

Tolik za mě jako za skupinu předkladatelů. Děkuji a budu pečlivě poslouchat vaše vystoupení jak v obecné, tak v podrobné rozpravě. Děkuji.